Dalším pozměňovacím návrhem, o kterém bych ráda hovořila, jsou tzv. obědy do škol, což je kapitola 333 Ministerstvo školství.

Pak tady máme dva menší pozměňovací návrhy. Jeden se týká kapitoly Ministerstva kultury a navrhujeme zvýšit výdaje této kapitoly o částku 3 mil. korun, která bude využita na účelovou dotaci na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovou Národního muzea. Myslím, že by bylo dobré podpořit tento pozměňovací návrh právě na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovu Národního muzea, tedy před někdejším Federálním shromážděním.

Podrobnosti také najdete v systému v pozměňovacím návrhu.

Na závěr mi dovolte představit pozměňovací návrh, který se týká kapitoly Ministerstva dopravy, a navrhuje se zvýšit specifický ukazatel dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury za účelem zvýšení finančních prostředků v dotačním titulu na financování silnic druhých a třetích tříd ve vlastnictví krajů o částku 4 mld. Kč. Důvod, proč jsme tento pozměňovací návrh připravili, je následující.

Vážené dámy, vážení pánové, tolik ve stručnosti naše pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. To byla paní poslankyně Kovářová.

Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, věřím, že budu proti kolegyni velmi úsporný a nezdržím vás více než tři, maximálně pět minut.

Není to problém.